Tím jsme vyřešili omluvy. Přistoupíme k hlasování o předložených návrzích k projednání výborům Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Výsledek byl, že je návrh zamítnut. Další návrh je, aby byl návrh přikázán výboru pro evropské záležitosti, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro evropské záležitosti.

Máme tady ještě dva návrhy. Takže nyní máme návrh na to, aby byl návrh přikázán školskému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru. Zahajuji hlasování teď.

Mám tady přihlášku na faktickou poznámku od pana poslance Kalouska, ale to byl omyl, předpokládám?